Vydržet dva roky už bude výrazně těžší dle mého názoru. Něco v té Sněmovně občas děláme. Děkuji.

Tak jenom, pane náměstku, předsedou vlády je váš stranický kolega. Jen tak mimochodem. To je ta vláda, která to podceňuje a má špatné argumenty ve svém stanovisku.

A druhá věc. Protože jsem z Moravskoslezského kraje, tak mě by zajímalo, proč to řeší zastupitelstvo našeho kraje. Věc, která je bezesporu celostátního významu. Nicméně si myslím, že máme mnohé palčivější problémy v Moravskoslezském kraji než řešit to, jestli policista může zadržet řidičský průkaz na místě. A teď jako právnímu laikovi, spíš jen pro pobavení.

Ne že je podezřelý, že jel. Ale to jen na okraj.

Abychom se tomu věnovali ve vládní novele, protože bezesporu tam těch podnětů bude více. Nemáme svých starostí dost jiných s kompetencemi, které má kraj? Nebo máme s piráty silnic nějakou mimořádnou horší zkušenost v našem kraji než jinde? Já si to nemyslím, že by to bylo horší než jinde. Neříkám, že je to lepší. Ale je to dneska minimálně podruhé. Ještě pochopím ten podle mě absurdní návrh, aby kraj měl svoji dálniční známku. To teda naše zastupitelstvo zaspalo.

Myslím si, že ten podnět chápeme, že možná mnohé z toho se uplatní v rámci debaty.

Tak jak jsem avizoval, budu stručný. Navrhuji Poslanecké sněmovně zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení. Děkuji, pane poslanče. Kolega Laudát je připraven. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

A teď už zcela vážně k tomuto návrhu. Jestliže brečíte, že řidiči, kteří se dopustí dopravního přestupku, si dělají ze státní správy srandu, nedostaví se, neplatí, tak ve světě někde, například v Kanadě, se to řeší tak, že do nějaké doby za ten přestupek zaplatíte. Nezaplatíte, jde to automaticky k rychlému soudu, a pokud si nejste jisti tím, že jste nepřekročili tu rychlost nebo neporušili dopravní předpisy, tak během krátké doby vám to naskáče do takových částek a pak už může přijít exekuce.

Děkuji panu poslanci Laudátovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Protože nikoho nevidím, rozpravu končím. Pane náměstku? Je zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane náměstku, máte slovo. Já děkuji panu poslanci Stanjurovi. No, je to jedna z věcí, která skutečně Moravskoslezský kraj trápí, protože bohužel množství lidí, kteří u nás na našich silnicích v okolí Ostravy a v Moravskoslezském kraji umírají, je každý rok vyšší a vyšší.

Samozřejmě je to jedna z věcí, která nás bude trápit. Je to jedna z věcí. Samozřejmě jsou věci, které trápí více. Nicméně skutečně jsme zásadně proti tomu, aby tady bylo zajišťování řidičského průkazu, a víme, že třeba v Polsku tuto situaci řeší také radikálním způsobem. Domnívám se, že pokud nebudeme konečně řešit radikálním způsobem situaci u nás, v České republice, nikdy se nedostaneme na úroveň západní Evropy.

Paní kolegyně, páni kolegové, požádám vás o klid. Závěrečné slovo zpravodaje a budeme hlasovat o návrhu, který tady padl. Já počkám. Já tomu rozumím, že někteří máte jinou diskusi.

Já budu zpravodajem jak pro hospodářský výbor, tak Sněmovnu. Za sebe chci říct, že osobně budu pro radikální zpřísnění trestu a opravdu radikální zavedení sankcí pro tzv. silniční piráty a pro ty, kteří opravdu nebezpečně a dramaticky porušují ustanovení o nejvyšší povolené rychlosti. Takže všechny tyto návrhy rád od vás budu sbírat, budu s vámi o nich diskutovat. Za sebe říkám, že je rád při projednávání toho zákona podpořím. V rozpravě pan zpravodaj navrhl zamítnutí předloženého návrhu zákona. Protože jsem vás vyhnal do předsálí, tak vás zase odhlásím, požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám.